Já se omlouvám.

Nic takového jsem neřekl, jinak bych už tady nechodil. Slyšel jste, že jsem ho chválil za přístup ke komisi?

Byla připravena, aspoň základní parametry, transformace.

Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí do všeobecné rozpravy, končím všeobecnou rozpravu.

Nicméně je to reakce na ty tři věci, které tady byly zmiňovány. Dovolte mi jenom krátce to ocitovat.